Co se týče stručného obsahu návrhu. Zákon o svobodném přístupu k informacím představuje v rámci českého právního řádu obecný předpis pro poskytování informací státem, územními samosprávami a takzvanými veřejnými institucemi. Je podle něj postupováno ve všech případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

V případě informací týkajících se životního prostředí se tak jedná o lex specialis. Z důvodu této speciální úpravy je tak nezbytné technicky provést změny i ve dvou speciálních předpisech, kterými jsou zákon o právu na informace o životním prostředí a zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Za prvé dochází k rozšíření okruhu povinných subjektů oproti stávajícím povinným subjektům, kterými jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, veřejné podniky, které jsou státem ovládány a u nichž to výslovně vyžaduje transponovaná evropská směrnice.

Za druhé návrh zákona obsahuje také nové ustanovení, a to konkrétně § 8c, o informování o příjmech fyzických osob. Podle něj povinný subjekt, veřejná instituce, územní samosprávní celek či veřejný podnik dle nové definice poskytne informaci o výši příjmu osoby, které poskytl nebo poskytuje veřejné prostředky mající povahu příjmu ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmu, z toho: a) za prvé veřejnému funkcionáři, na kterého se vztahovaly nebo vztahují povinnosti podle zákona o střetu zájmů, za druhé poradci prezidenta republiky, člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, za třetí členovi svého statutárního, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu; b) anebo pokud žadatel prokáže veřejný zájem na poskytnutí informace o výši příjmu této osoby a tento veřejný zájem v jednotlivém případě převažuje nad zájmem na ochranu této informace. U osob, které nejsou výslovně uvedeny v písmenu a) půjde tedy o vedoucí, referenty a podobně tam se tedy bude provádět takzvaný test proporcionality. Plat vedoucího jedna, dvě a podobně tak, jako je tomu doposud. Informace o výši příjmu osob uvedených pod písmeny a) nebo osob dle písmene b), budeli splněn test proporcionality, se poskytne v rozsahu jméno, příjmení, funkční, pracovní či jiné obdobné zařazení a výše veřejných prostředků, na kterou vznikl nárok. Ono to tak v podstatě fungovalo, protože se tady vytvořila jakási správní praxe daná výkladem soudů.

Za další návrh rozšiřuje okruh výjimek z povinnosti zveřejnit informace. Povinný subjekt tak informaci neposkytne a toto bývá často předmětem různých sporů pokud její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje ochranu kritické infrastruktury.

Obdobně informace nemusí poskytnout, pokud je snahou pro získání informace působit nátlak na osobu, jíž se informace týká, nebo pokud chce žadatel způsobit nepřiměřenou zátěž povinnému subjektu, například podávání žádostí o informace u většího počtu povinných subjektů bez zjevné obsahové souvislosti požadovaných informací.

To neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má. Za další, zřizuje se centrální registr výročních zpráv jako informační systém veřejné správy, který slouží ke zveřejňování výročních zpráv, které mají povinnost vydávat povinné subjekty každoročně do 1. 3. Správcem centrálního registru je Ministerstvo vnitra. Za další, návrh výslovně upravuje přístup k takzvaným výzkumným datům, datům jakožto specifické kategorii dokumentů vypracovaných v rámci vědeckého výzkumu podporovaného z veřejných prostředků, a to na výsledky vědeckého zjišťovacího procesu experimenty, průzkumy a podobně. Za další, návrh také obsahuje řadu technických ustanovení týkajících se způsobu zveřejňování otevřených dat nebo povinnosti povinných subjektů zaevidovat informace, které mají povinnost zveřejnit jako otevřená data v Národním katalogu otevřených dat, které vede Ministerstvo vnitra. Za další, návrh dále obsahuje úpravu takzvaných datových souborů s vysokou hodnotou, které mají být bezplatně zpřístupněny veřejnosti.

Jediným rozdílem mezi stávající úpravou a současným návrhem v tomto směru je tak rozšíření povinných subjektů o takzvané veřejné podniky v oblasti dopravy, energetiky a těžařství.